Já si pamatuji některé poslance z našeho regionu, jejichž obce jsou pozlacené, a pak vidím vedle toho obce, kde toho strašně moc chybí. To už ani dneska se vrátit nemůže, protože máme rozpočtová pravidla.

A pořád tady prostě bude něco, co se dalo historicky dohromady a co obsahuje reálné projekty. A o tom všem bude jednat Rada pro investování a bude se o tom bavit s Asociací krajů a s dalšími zástupci. Mít vizi. A tu my chceme mít. Děkuji. Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych jenom doplnil, že to není poprvé, co se dává dohromady jakýsi investiční plán.

Část z nich je samozřejmě splněna, část se ještě nepodařilo udělat. Takže není to tak, že by tato vláda byla první, která by něco do budoucna plánovala.

Ten projektový plán, investiční plán se přeci netvořil tím, co kde vláda viděla, ale co do toho obce dodaly. A ony už takto dodávaly projekty před deseti lety. Já bych měl velice konkrétní dotaz. Mají být realizovány do roku 2030, což je takřka 300 mld. investic každý rok.

Já vám také děkuji.

Ta částka je skutečně 300 mld. a tam také de facto směřoval i můj dotaz, jakým způsobem se to bude projevovat v dalších střednědobých výhledech.

A já si myslím, že přesto, že ten Národní investiční plán má určitě své výhody, že jste dali do balíku důležité projekty pro regiony, tak má zkrátka a dobře jednu nevýhodu. Protože jak jste sama říkala, vzniká státní orgán, což je Rada vlády pro veřejné investování, a ten bude rozhodovat o tom, který z těch projektů bude podpořen.

A to si myslím, že není ten správný způsob. Pokud něco zbude, tak to dejte krajům, protože ty kraje si mapují své prostředí od začátku, znají ty potřeby.

Protože to bude takový opravdu obrovský národní medvěd. Já vám děkuji. Ano, pan poslanec Farský. Já bych chtěl skutečně požádat paní ministryni o odpověď na to, kde se vezme těch 300 mld. korun ročně. Protože pokud tady vytváří plán, který v příštích dvanácti letech, aby se naplnil, předpokládá útratu na investice 300 mld. korun ročně, tak pokud vláda neví, jak těch 300 mld., a dokonce ani část z nich dokáže uvolnit, tak se tady vytváří úplně zbytečný materiál, který teď zatěžuje hromadu lidí, a ve výsledku budou dělat práci jenom do šuplíku, jenom nějaký sen někoho, kdo asi zrovna spal, protože jinak to nedává smysl. Kolik investic státního rozpočtu odpovídá tomuto Národnímu investičnímu plánu a kolik bude v dalších letech? Protože stát 300 mld. ročně neinvestoval snad ani v těch nejlepších letech a bohužel investičně to nejsou nejlepší roky ani teď, v době největšího růstu. A jak dokážete zajistit ročně 300 mld. korun na investice? Já vám děkuji a paní ministryně požádala o slovo.

A teď k vaší otázce. Já jsem jasně řekla, že v lednu začne působit Rada pro investování.

A druhý proces, vyjednávání o víceletém finančním rámci, které také startuje a vlastně bude pokračovat až po evropských volbách, protože Evropská komise ambici dojednat ho do voleb vzdala.